Pravděpodobně nepůjdou ani žádné děti do škol, protože to situace nedovolí. Postupně s největší pravděpodobností hejtmani v jednotlivých krajích vyhlásí stav nebezpečí a nakonec si zde opět všichni odsouhlasíme, že je potřeba nouzový stav. Mezitím ale přijde řada našich příbuzných o život. Ať už kvůli koronaviru, nebo kvůli jiným nemocem. Lékaři a sestry nápor nezvládnou fyzicky ani psychicky.

Budeme dále pracovat na tom, aby se mohly děti v březnu vracet do škol. Zapomeneme na rozpory, společně se dohodneme na rozpočtu a budeme dále kultivovat systém kompenzací a opatření. Mezitím budeme dále očkovat a pokračovat v běhu cílovou rovinkou.

Nebudeme tedy ještě nějaký čas chodit do obchodů ani ke kadeřníkovi, ale nadále budou místa pro překlady pacientů. Lidé budou umírat méně a hranice nebudou zavřené. Zvažme proto, prosím, dnes velmi dobře, kterou cestou se společně vydáme. Je to naše společná odpovědnost a myslím si, že bychom lhali sami sobě i těm, kteří nás do této Sněmovny jako své zástupce vyslali, kdybychom říkali něco jiného. Děkuji vám a věřím, že se rozhodnete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já vám za sebe slíbím, že budu i nadále dělat všechno pro to, aby se situace lepšila, abychom spolu všichni uměli a chtěli mluvit a abychom tak udělali skutečně to nejlepší pro občany této země. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému a otevírám rozpravu.

Já vám děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane premiére, vládo, pane předsedající, já bych začal možná tím, co jako první zmínil zde ve svém projevu i pan premiér Babiš. Já jsem mu v sobotu napsal, že bych se s ním rád spolu s Vítkem Rakušanem sešel. Proč jsem to udělal? Ne. Sešel jsem se s ním, protože jsem viděl, co se chystá na pondělní jednání vlády, že čísla stále rostou a že vláda nehodlá s tímto trendem nic jiného v danou chvíli dělat. Pan premiér tady říkal, jak nikdo nepřináší konkrétní návrhy.

Já jsem se s premiérem sešel.

Já jsem za panem premiérem přišel s jednou věcí, která tíží občany České republiky a která má významný vliv na šíření pandemie v České republice.

To jsou rodiny, které normálně fungují, co mají třeba doma dítě na distanční výuce.

Tolik oficiálně v průměru člověk nahlásí kontaktů.

Takže ačkoliv máme zavřené školy, máme zavřené obchody, to zásadní, že lidé prostě nenastupují do karantény, protože by neměli za co žít, jste řešit nechtěl nebo jste to tam ode mě slyšel poprvé.

Paní ministryně Maláčová tento návrh přinesla do Sněmovny. To je dobře.

To ten člověk nosí domů. Protože to není vypočítané z jejich příjmu, ta nemocenská, tak oni stejně peníze na konci měsíce dohromady neposkládají.

V tomhle návrhu dnes Sněmovna mohla schválit ty ičaře, to se nestalo.

Když jsem k vám přijel v neděli s Vítkem Rakušanem, tak jsem vám položil pět rozpracovaných věcí, týkajících se zdravotnictví, týkajících se návratu do škol, bavili jsme se o možnostech testování, to jsou všechno konkrétní věci, to nejsou nějaké nahozené věci na tiskovku. Já jsem vám dneska ráno dal, ještě tedy našim ministrům, zase nějakou strategii, kde třeba je i strategie očkování, kde jsou parametry pandemického zákona v bulletech, abyste to nemusel číst celé, já tady nechci, abyste studoval paragrafy každého zákona do posledního detailu, to jsou všechno konkrétní návrhy. Takže tu bramboračku a já to slovo použiji z toho děláte, pane premiére, nejčastěji vy.